Rovněž se posilují práva spotřebitelů v případě ztráty, odcizení, nebo zneužití platebních karet. V ostatních oblastech návrhu zákona ve velké míře zachovává stávající pravidla, což má přispět ke stabilitě právního prostředí. Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na mnou uvedené argumenty vás žádám o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Adam Rykala. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podtrhl bych, že tento návrh zavádí v závaznosti na novou směrnici zejména tyto návrhy, a to snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené či odcizené kreditní karty, nebo zneužití karty ze 150 euro na 50 euro, také úpravu blokace peněžních prostředků, elektronické osvědčení totožnosti, potvrzení o zůstatku peněžních prostředků, nepřímé dání platebního příkazu a povinnost poskytovatele, a to zdůrazňuji, poskytnout a zpřístupnit uživatelům informace na trvalém nosiči, případně prostřednictvím běžného komunikačního prostředku. Vzhledem k tomu, že máme konec volebního období, Ministerstvo navrhuje, aby byl tento návrh zákona schválen podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu, a to tak, aby po skončení obecné rozpravy Sněmovna rozhodla, zda bude v jednání pokračovat, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvním čtení. V případě, že nebude postupováno podle tohoto § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, doporučuji podpořit tento návrh v prvním čtení a přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Máte slovo. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové.

Tuto námitku beru na vědomí a budeme tedy nadále postupovat standardním způsobem. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Pan poslanec Benda se hlásí z místa jako první, poté z místa přihlášený pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, máte slovo.

A obecně vzato, dostali jsme se do situace, že sice teoreticky banky, operátoři, všichni možní další nám všechno musí předkládat, ale upřímně řečeno nikdo z nás to nikdy nepřečte.

Děkuju za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji. Tento návrh si samozřejmě poznačím. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Nemá. Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

A zároveň navrhl pan poslanec Kubíček zkrácení lhůt o třicet dnů. Děkuji vám, pane zpravodaji. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednávání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný takový návrh.

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o přikázání výboru ústavně právnímu.

Jedná se o hlasování číslo 551, přihlášeno 122 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. V obecné rozpravě dále zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na třicet dnů.